41.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Milan Urban. Děkuji.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 99/2. Otevírám rozpravu, do které mám v tento moment dvě přihlášky.

Dobrý den, pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové.

Děkuji. Děkuji. Dalším s přednostním právem je pan ministr Mládek.